Co nám přísluší komentovat v rámci poskytnutí daru hnutí STAN, je to, že firma, která ho poskytla, současně v dané chvíli má otevřený soudní spor s Ministerstvem pro životní prostředí, kde mj. předpokládám může být i politický náměstek z hnutí STAN, a ten spor není rozhodně zanedbatelný, jedná se o jednu miliardu korun. Považoval jsem za správné to říct v kontextu toho, co zde padlo už od paní vicepremiérky Schillerové a od jiných poslanců. Nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda Tomio Okamura a připraví se s přednostním právem pan předseda Jakub Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já jsem tady poslouchal vystoupení prvního vicepremiéra a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana a Vít Rakušan vůbec neodpověděl na ty klíčové otázky, takže já to zopakuji.

To je otázka číslo jedna. Takže já ji zopakuji, abyste to slyšel tedy dobře, protože jste neodpověděl na tu otázku.

To je otázka.

To jsou dvě otázky. Aby to občané věděli. Jste ministr vnitra, jste vládní strana, aby lidé věděli, kdo vás sponzoruje, v čem podnikají a co je tím jejich cílem tedy. A k tomu bych dodal třetí věc. V minulém volebním období jste prosazovali zákon o skutečných majitelích, tak proč ho najednou neprosazujete?

Nebo sponzoruje ještě třeba?

No tak kroutíte hlavou, tady pan Michálek kroutí hlavou, takže vám nevadí, že není jasné, kdo sponzoruje kampaň, kdo sponzoruje vašeho koaličního partnera hnutí STAN?

To jsou ty klíčové otázky, takže na ně odpovězte, jestli máte čisté svědomí! Děkujeme.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Pirátská strana dlouhodobě prosazuje čisté financování politiky. Jsme přesvědčeni, že jedině tak mohou politické strany splnit svůj hlavní úkol v demokracii, tedy sloužit všem občanům. Strany by neměly brát peníze v rozporu se zákonem či z pochybných zdrojů. Je to vždy odpovědnost té které politické strany. A je samozřejmě fakt, že v některých případech se to zjistí pozdě, dodatečně, protože ne všechny problematické údaje jsou dostupné, a v takovém případě je potřeba zjednat dodatečně nápravu. Zastáváme stanovisko, že ve sporných případech by bylo vhodné peníze vrátit. Nemyslím si, že tento morální postoj je věc, kvůli které bychom tady měli celý den schůzovat. Důležité je doplnit, že pokud chceme k té záležitosti přistoupit spravedlivě, měli bychom měřit všem stejně, aby nebyl dvojí metr, jak říká můj kolega Patrik Nacher.

Ale je potřeba říci, že ti, kteří to tady kritizují, by se primárně měli podívat na svoje finance, protože hnutí ANO je ve velmi podobné situaci. Třicet milionů korun. A dále od společnosti, kterou ovládá tato trestně stíhaná osoba, dostalo dalších 11,5 milionu korun. To znamená 41 milionů korun od trestně stíhané osoby nebo společností, které vlastní.

Je tam 153 navázaných společností.

Já budu první, kdo podepíše návrh zákona, který ještě více zprůhlední financování politických stran. Ale je potřeba, aby se na tom podíleli všichni, všichni stejnou měrou, abychom opustili tohle pokrytectví, kdy někdo vidí třísku u svého bližního a nevidí trám ve svém vlastním oku. A nyní s přednostním právem pan ministr Petr Gazdík. Prosím. Nejprve na pana Okamuru. Vážený pane kolego, nemáme žádnou zastřenou strukturu. To musím bohužel znovu zopakovat, že máme i podle našich externích právníků jasně ověřeno, že dary od našich podporovatelů jsou v souladu se zákonem o financování politických stran a hnutí.

Pokud se vám v minulosti zdál nedostatečný a toto není jenom účelový útok na hnutí STAN, mohli jste tak učinit. Pokud vím, neučinili jste. Pak se pan poslanec Havlíček ptal na firmu REMA. Tu jsme taktéž prověřovali. Firma REMA není výlučným provozovatelem kolektivního systému, má i jiné obchodní činnosti. Zástupci firmy nás ujistili, že sponzorský dar pochází právě z těchto činností, nikoliv z poplatků, a odpovídá tak požadavkům zákona.